A to vše prosím za nějakou jednu miliardu korun.

Vyčkávání je totiž, a to možná někdo ve vládě neví, také součástí vyjednávání.